Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 12/5.

Přijetí návrhu zákona je nezbytné pro splnění povinnosti vůči Evropské unii. Po projednání Senát předložený návrh zákona vrátil Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy Senátu se týkají pouze legislativně technických úprav občanského zákoníku, nemění nic na podstatě a významu původního návrhu. Souhlasím tedy proto se schválením návrhu ve znění pozměňovacích návrhů Senátu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně. Ptám se, chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, Garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zpravodajem byl pan poslanec Kalous. Nemá zájem. Já tedy otevírám rozpravu a poprosím našeho hosta, pana senátora Horníka, aby vystoupil jako první. Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já budu asi tak stručný jako paní ministryně, protože my jsme toto téma hodně probírali v Senátu, kde v rámci výboru, který to měl na starosti, to znamená pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jsme přijali technické legislativní opatření k nepřesnosti nám poslaného zákona. Všeobecně se jedná asi o pět bodů. Já je nebudu číst, vy máte těžký program.

Myslím si, že to je velmi jednoduché.